A zároveň je naším úkolem pracovat na co největší podpoře Ukrajiny politické, vojenské, humanitární a já jsem rád, že naše vláda, ale i celá česká společnost to činí.

Nyní je přihlášena s přednostním právem paní ministryně Jana Černochová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Krásné odpoledne, dámy a pánové.

Mezi představiteli Ukrajiny a Ruska pravidelně probíhají politická jednání o ukončení bojů, nicméně tato jednání zatím k žádným konkrétním výsledkům nedospěla.

Ukrajinská vojska postupují za stahující se ruskou armádou a podařilo se jim v tuto chvíli osvobodit oblast západně a východně od Kyjeva. Do osvobozených měst a vesnic se ale obyvatelstvo bude vracet pomalu, možná se tam nebude moci vrátit už nikdy. Po odchodu ruských jednotek z některých regionů nacházejí Ukrajinci těla zabitých civilistů, dosud jich objevili nejméně 410. Nejvíce mrtvých bylo nalezeno ve městě Buča, celkem 300.

Ukrajina vyzývá Západ k dodávkám vojenského materiálu všeho druhu. Krom toho Ukrajina vyzývá i k dalším politickým a ekonomickým krokům, které by v maximální možné míře postihly ruskou ekonomiku a vedly k mezinárodní izolaci Ruska. Vojenské orgány Aliance nyní zpracovávají návrh středně a dlouhodobé adaptace NATO v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině a dramaticky zhoršené bezpečnostní prostředí. Schválení těchto adaptačních opatření bude vedle nové strategické koncepce NATO patřit mezi hlavní výstupy aliančního summitu v Madridu na konci června. V reakci na ruský útok na Ukrajinu již některé spojenecké země oznámily záměr výrazně zvýšit obranné výdaje a urychlit tak postup plnění závazku k investicím do obrany ve výši 2 % HDP.

Naše země pořád ještě za těmi 2 % zaostává a já vám můžu přislíbit, že udělám všechno pro to, abychom urychlili akviziční procesy.

Ano, je, ale ono nám, kolegyně, kolegové, tak trochu nic jiného nezbývá. Dostali jsme se jako Česká republika, dostali jsme se jako Evropa, jako Západ, do situace, kdy vnímáme blízkost války, toho válečného konfliktu, a kdy snad konečně po tolika letech, kdy někteří lidé v boji za modernizaci armády říkali: K čemu nám budou tanky, k čemu nám bude těžká technika, k čemu nám budou bojové vrtulníky, tak teď už snad věřím, že alespoň v této Sněmovně se nenajde jediný kolega či kolegyně, který by si toto myslel, a očekávám vaši plnou podporu. Česká republika okamžitě reagovala na žádosti ze strany Ukrajiny, a to jak prezidenta Zelenského, tak několikrát jsem byla v kontaktu a komunikovala s panem ministrem obrany Reznikovem. Dodali jsme Ukrajině již značné množství vojenského materiálu, a jak přislíbil pan premiér Fiala při jednání s prezidentem Zelenským, budeme v těchto dodávkách i nadále pokračovat.